62. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Mám tady ještě jednu omluvu. Pan poslanec Kubíček se hlásil... Ale my nemáme otevřenou... Ale teď jsou interpelace. Na pořad jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy celkem tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. A nyní přistoupíme k odpovědi na písemné interpelace.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 55. Nyní otvírám rozpravu. Ano, pan poslanec. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, Já jsem požádal o zařazení této interpelace na pořad schůze, protože jsem považoval odpověď paní ministryně, resp. Ministerstva financí za velice nedostatečnou. Jedná se o to, že stát, resp. finanční úřady, Finanční správa, Ministerstvo financí vybíralo daň z nabytí nemovitosti nejenom z prosté ceny nemovitostí, ale i z DPH. Bylo vedeno několik soudních sporů.